Máte slovo. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Vláda předkládá do Poslanecké sněmovny návrh novely zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh zákona... Děkuji mockrát.

Nyní je předkládán ve stejném znění, ve kterém byl předložen minulý rok.

Navrhuje se zejména: Prodlužuje se lhůta pro předání držených regulovaných látek ke zneškodnění.

Jsou upravena některá sankční ustanovení v návaznosti na novou úpravu povinností. Děkuji vám tímto za pozornost. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.